Ty závěry nyní máme na stole a myslím si, že by bylo žádoucí, aby na jejich základě Poslanecká sněmovna schválila v rámci zprávy vyšetřovací komise doporučení tak, abychom podnikli rychlé kroky, aby se zejména teď na podzim neopakovala situace z minulého roku. Děkuji za pozornost. Já vám děkuji.

Takže dobrý den, dámy a pánové.

Myslím si, že vyšetřovací komise Parlamentu České republiky, která v této části nebude vyšetřovat i podíl opozice, takové pseudoopozice na tom, co se tady událo za poslední rok a půl, je vyšetřovací komise, která bude úmyslně slepá a hluchá.